Toto snížení zasahuje do základu pro výměr dalších procentních valorizací, což vede k prohlubování ztráty, která se upravovala částečně v roce 2015.

S tím však dle médií nesouhlasilo koaliční hnutí ANO.

Platí sice znovu příznivější valorizační schéma, ale zvyšování důchodů se bude vypočítávat ze sníženého základu, neboť k dorovnání předchozí ztráty plně zřejmě nedojde. Jak vidíme, není politická vůle vládní koalice.

I když jde jen o příspěvek k důchodu, tedy spíše o jakousi státní sociální podporu, tedy nepojistnou dávku, zvýší se záporné saldo na takzvaném důchodovém účtu za rok 2015, kdy se předpokládá úspora proti předpokládaným rozpočtovým výdajům.

Dostatečná legisvakance je proto žádoucí, aby umožnila plátcům důchodů řádně se připravit na nový úkol při výplatě prosincových důchodů.

Je tedy třeba v podrobné rozpravě, pokud bude tento režim § 90 uplatněn, změnit termín na 31. listopadu či 1. prosince, čímž se však vystavuje Česká správa sociálního zabezpečení problému přípravy naplnění zákona bez jeho schválení. Kladu si tedy otázku, proč projednáváme tento návrh až dnes, když jsme ho obdrželi již před prázdninami.

A pokud by bylo uplatněno veto i na dobu projednávání pod 30 dnů, výplatu v prosinci úplně znemožní. V tomto případě můžeme jednat o příspěvku až pro rok 2016, a to z rozpočtu roku 2016.

A k této korunové valorizaci se musí mimo jiné přehodnotit i exekuční nároky na důchody, kterých přibývá rychlým tempem. Takže další vývoj v několika minutách předurčí, jestli naši důchodci obdrží v prosinci mimořádný jednorázový příspěvek, či budeme jednat o jiném režimu. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já to zdůvodním. Ono to zní dobře jednorázový příspěvek.

To je pravda. Tak já bych očekával, že paní ministryně se k tomu přidá, protože si opravdu myslím, že její návrh byl poctivější, protože není sice jednorázový, ale v dlouhodobém horizontu je pro důchodce prostě lepší. Tím, že jsme vznesli to veto, tak máme prostor, jak říkal pan zpravodaj, najít mechanismus, jakým to zařídíme. Věřím, že společnou cestu najdeme. Není naší vinou, že 15. září je první čtení v devadesátce.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.